Budeme pokračovat body, které jsme již pevně zařadili. Připomínám, že na 15. hodinu máme pevně zařazený bod 22. K programu schůze se hlásí nejprve předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ve sněmovně prosím o klid. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Vzhledem k tomu, že dnes podle všech předpokladů skončíme probíhající schůzi, tak jsem se do něj snažil zapracovat požadavky ze všech stran a tenhle návrh byl přímo tedy odsouhlasen, nebo řeknu minimálně akceptován, takže by snad neměl být problém jej potom jedním hlasováním schválit.

Tento tisk není v programu schůze, čili současně s pevným zařazením bychom ho zařadili na tuto schůzi. Tohle by byly první čtyři body. Pak by následoval blok pana ministra Mládka, který už máme zařazen. Po tomto bloku by byly dva body paní ministryně Marksové: bod 9 vládní návrh novely zákoníku práce, který zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, tisk 376, druhé čtení, a bod 31 vládní návrh novely zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tisk 462. Pak by následovala pevně zařazená výroční zpráva o hospodaření České televize, tisk 115. Následně bod 12 registr smluv, tisk 42, druhé čtení. Pak máme zařazen na 15. hodinu zákon o významné tržní síle, ten již pevně zařazen máme.

Takhle navrhuji program s tím, abychom si jasně odsouhlasili, že v případě, že zahájíme body pevně zařazené na 15. a 17. hodinu, tak poté, co budou projednány, tak bychom se vrátili k těm pevně zařazeným bodům, pakliže nebudou v ten moment ještě projednány. To znamená, jenom abychom si rozuměli, že nezačneme nějakými dalšími zákony, ale vrátíme se k těm pevně zařazeným. Takže tohle je můj návrh. Myslím, že ještě kolega Kolovratník přijde s bodem voleb. Já vás velmi prosím o podporu mého návrhu. Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Dalším přihlášeným k programu je již avizovaný kolega Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. U mě to bude jednoduché. Navrhuji jeden jediný volební bod dnes, a to druhé kolo volby Rady České televize. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura se hlásí k programu. Prosím, pane předsedo.

No překvapivě biopaliva. Beru to jako návrh, že budeme hlasovat společně o všech bodech vyjma posledního pevně zařazeného bodu 25, sněmovní tisk 418. Prosím, pane předsedo. Dobré dopoledne. Nezpochybňuji samozřejmě právo kolegy Stanjury na tento návrh, jenom připomínám, že tady vznikla dohoda a bylo to v podstatě na žádost opozice, aby tento bod byl přerušen, respektive se projednával za přítomnosti ministra financí.

Tolik jenom na připomenutí. Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče.

Nejprve pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Po něm pan předseda Kováčik. Jenom bych rád potvrdil slova pana předsedy Faltýnka, že to byla skutečně dohoda.

Leč druhý den jsem na tiskové konferenci slyšel pana předsedu Faltýnka, že jsem to přerušil nikoliv na základě této dohody, ale protože jsem si potřeboval odpočinout.